Děkuji.

Říkám, nemusí je všichni schvalovat, ale tento zákon říká, jak se bude postupovat. Je to důležité pro obce, je to důležité pro kraje, pro investory, ale především i pro majitele pozemků. Díky tomuto zákonu každý bude vědět, že když se chystá stavba, která podléhá tomuto zákonu, nebo kde se dá využít tento zákon, tak ví, podle jakých pravidel se s ním bude jednat, a nedostaneme se do těch patových situací, kde jsme bohužel v minulých letech někdy byli.

Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já myslím, že navážu na své předřečníky. Neřeknu nic nového, jen zopakuji slova, nejen zopakuji slova, ale spíše náladu nebo pocit, kdy zpravodaj, který vlastně dneska sedí v roli zpravodaje, byl ten, který do jisté míry propojil vlastně celý ten poslanecký politický blok k tomu prvnímu návrhu zákona 416, což byla vlastně poslanecká iniciativa mých předřečníků a ještě mých následujících řečníků, kteří po mně budou vystupovat, prostě všichni ti se vlastně jako politickou shodou domluvili na tomto zákoně. Myslím si, že to byla přesně ta cesta, kdy všichni cítíme a cítili jsme do jisté míry, že vlastně je to jedna z cest, jak pomoci dopravní infrastruktuře, nebo liniovým, chceteli, stavbám. Je pravda, že do jisté míry byli někteří skeptičtí, někteří byli především skeptičtí k tomu seznamu, který byl doprovodným jakýmsi usnesením, a rozumím tomu, že do jisté míry byl kompromisem. Já chci říci, že v tuhle chvíli je dobře, že z pera Ministerstva dopravy, a pane ministře, vaším prostřednictvím, vlastně je předložen tento návrh, protože vlastně může navázat na tu řekněme politickou dohodu, a já bych tuto chtěl, přestože nejsme v Severní Koreji, omlouvám se, ale zásadně bychom se mohli shodnout na tomto zákoně, protože on opravdu není pravý ani levý, do jisté míry.

Těch důvodů, které řekl můj předřečník, pan kolega Dolínek, a další, a určitě i vystoupení pana starosty, kolegy, mého oblíbeného starosty a kolegy Ivana Adamce, který naváže po mně, bude samozřejmě mluvit o stejných věcech jako já, kdy my jako starostové nebo členové samosprávy pro nás, kdy máme ve svých správách výkon státní správy, to znamená udělování stavebních nebo územních rozhodnutí a stavebních povolení, tak musím říci, že do jisté míry zcela určitě by neměl být kritický, protože se oba dva potýkáme se stejnými problémy.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající.

Tak já říkám naopak, pěkně pomaličku, podrobně se tomu věnujme, protože skutečně zasahujeme vážně do právního řádu České republiky a rozhodně to není legrace.

Víte, můžeme říkat, že máme nedostatečnou legislativu, můžeme se inspirovat v okolních zemích, jako je třeba Polsko, Slovensko. Na druhou stranu, víte, já nechápu jednu věc.

Víte, co bylo na tom řízení vůbec nejhorší? Na tom územním řízení?

Přeložte si to, jak je to dlouhá doba.

Takže tím jsem chtěl říci jenom to, abychom neříkali jenom že máme nejhorší legislativu, ale také jaký máme výkon státní správy.

Ale to budu kritizovat, až tady bude.